Takže to je ten bod, který navrhuji.

Jak víme, tak ministr zdravotnictví Vlastimil Válek sliboval před volbami, že bude proti povinnému covid očkování, ale poté, co se stal ministrem, odmítá Fialova vláda vyhlášku o povinném očkování zrušit.

A ne v našem případě, protože my nejsme proti očkování, SPD, my nejsme proti, my jsme pro tu dobrovolnost. Ministr zdravotnictví Válek říkal před volbami zde ve Sněmovně o tehdejší situaci před rokem, že v té vyhlášce je velmi správné, že to očkování je nepovinné.